Ale dozvěděli jsme se proč. Prostě peníze jsou na všechno.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Opálka, po něm paní poslankyně Dobešová, po ní pan poslanec Kořenek. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, naprosto sdílím rozhořčení paní kolegyně Dobešové, která jako dlouholetá ředitelka zemědělské školy a učiliště ví, o čem hovoří. Ale to jsem nechtěl. Já jsem chtěl jenom říci, že pamatujeme někteří z nás dobu, kdy škola a praxe byly propojeny natolik, že ten, kdo vyšel jako vyučenec nebo absolvent střední zemědělské školy nebo třeba absolvent oboru opravář zemědělských strojů a dalších oborů, které v zemědělství fungovaly a fungují dodnes, doopravdy něco uměl, učil se na svou dobu na moderních strojích, moderních učebních pomůckách moderními postupy, a o to všechno jsme přišli. Nejen v zemědělství. Já si myslím, že všechno, co pomůže, byť je to jen kapka v moři, byť je možné, že ty pomůcky za nějaký čas morálně zastarají, ale podívejte se, na čem se ti lidé učí teď, jak jsou morálně, technicky a já nevím jak všelijak materiálně zastaralé učební pomůcky tohoto typu v těch školách a učilištích, porovnejme si to se zájmem, který o tyto obory je, porovnejme si to s potřebou, aby zemědělství, máli být konkurenceschopné, mělo také konkurenceschopné vzdělávání. Jednoznačně si myslím, že je třeba, byť je to jenom částečné řešení, toto podpořit. Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm paní poslankyně Dobešová, po ní pan poslanec Kořenek. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, k té minulosti. Ať už ji kritizujeme méně, či více, byl průmysl propojen se strojírenstvím a učilišti, středními školami, taktéž zemědělství se zemědělskými, zdravotnictví se zdravotnictvím. A tady bychom se měli zamyslet, proč z ekonomických důvodů kraje, předtím asi jiní zřizovatelé, likvidovaly jeden školní statek za druhým.

A já vám řeknu jeden příklad, když kolega Bendl hovořil o tom, že by se měla více využívat praxe v zemědělských podnicích.

Takže ten zemědělský podnik nepřipustí, aby se tento člověk vůbec dostal k nějaké dojičce, technice, která je spojena se živočišnou výrobou, protože by tam zavlekl infekci. Tak daleko jsme došli, milí zlatí. Děkuji. S další faktickou poznámkou paní poslankyně Ivana Dobešová. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já opravdu mohu potvrdit to, co tady bylo před minutou řečeno. Zemědělské podniky nepřijmou do některých chovů studenty, a pokud tam někoho pustí, tak musí zaručit, že dalších 48 hodin nenavštíví žádný jiný chov a nenavštívil ani 48 hodin předtím. Není to jednoduché. Ani ředitelé těch podniků nechodí například do chovu prasat, protože by tam zanesli nějaké viry.

A bohužel opravdu kraje v minulých letech ta hospodářství rušily.

To znamená, to je to propojení školy s praxí?

No tak OK Každá technika zastará.

Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Urban, po něm pan ministr s přednostním právem. Prosím, pane poslanče. Prosím vás, jestli jste to četli, tak Ministerstvo zemědělství chce dát do odborného školství ze svých prostředků 50 milionů na to, aby mohly být dokoupeny nějaké výukové prostředky. Ministerstvo školství dlouhodobě investiční prostředky na tyto věci nedává. Já si myslím, že jestliže chceme podporovat odborné školství, a my ho chceme podporovat, pak je to dobře. Otázka je, jestli do budoucna nelze vytvořit nějaký jiný systémový nástroj, ale v tuto chvíli bych si moc přál, kdyby i jiná ministerstva našla ve svém rozpočtu prostředky a pomohla vybavit odborné školy potřebnými prostředky, potřebnou technikou pro odborný výcvik. Bylo by to velmi příjemné a myslím si, že by to školství obecně prospělo, a hlavně odborné přípravě. Nelze učit teoreticky a na starých věcech, protože ti lidé jsou pak v praxi naprosto nepoužitelní. Myslím si, že když jsem jednal s agrární komorou a se zástupci, tak to velmi kvitují, že je snaha Ministerstva zemědělství podpořit odborné školství. Děkuji panu poslanci.

Ale já jenom říkám, že to není systémové řešení. Tak dejte Mládkovi pět miliard, ať může dělat to samé. Potřebujeme propojit zemědělské školství s firmami.

Tak to prostě je. Já vás, paní poslankyně prostřednictvím pana místopředsedy, chápu, že bojujete za svoji školu. Tomu já rozumím. V zásadě říkám, že jsem schopen to přehlédnout, ale systémové to prostě není. A ministr průmyslu a obchodu nemá tolik zdrojů, aby, slovy pana poslance Kořenka, mohl říct, tak já uvolním ze svého rozpočtu x. Protože to je asi tak 50 rezortů Ministerstva zemědělství z hlediska zaměstnanosti, výkonů a já nevím čeho všeho. Tak možná stojí za to, abychom tady vedli diskusi nejenom o zemědělském školství středním, technickém, ale také o jiném. O strojírenském a podobně. Tam to bohužel nefunguje a žádný takový dotační titul neexistuje. Ministr financí neuvolňuje prostředky na stejné řešení, které tady nabízí ministr zemědělství. Ministr průmyslu a obchodu prostě takový objem nemá. A myslím si, že tohle je třeba řešit na úrovni ministerstev školství, průmyslu, zemědělství a má to mít nějaký systémový charakter. Tohle je sranda, kterou tady můžeme schválit, ale nic to neřeší. Děkuji panu poslanci. S přednostním právem pan ministr. Prosím, pane ministře.